Ano, dostanete písemnou odpověď. Nyní prosím dalšího vylosovaného a to je pan poslanec Zahradníček, který bude interpelovat pana ministra financí. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Příjemné dobré odpoledne, paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Děkuji, paní předsedkyně.

Takže pokud máte zájem, rád vám udělám několik prezentací a dám vám kopie. Takže asi tak. Děkuji. Vidím, že pan poslanec chce položit doplňující otázku.

Nebo jestli pan ministr chce na to reagovat? Děkuji. Nyní prosím další v pořadí paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat nepřítomného pana ministra zemědělství. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Vlastník, resp. provozovatel vodovodů, kanalizace nebo ČOV je povinen na základě tří různých zákonů vykazovat třikrát totéž z toho jednou správci povodí, podruhé Českému statistickému úřadu a potřetí Vodoprávnímu úřadu. Náklady na tuto zbytečnou práci nenesou jen provozovatelé, ale i státní orgány, které tato hlášení přijímají a zpracovávají. V součtu za celý stát jde o desítky milionů korun každý rok, které by se daly snadno ušetřit. A to se neptám, zda a k čemu konečný příjemce tyto údaje vůbec použije. Pozoruhodné je, že dva z těchto tří výkazů jsou určeny stejnému rezortu, totiž zemědělství.

Vyhláška 428 vyžaduje údaje výrazně nad toto zákonné zmocnění.

Děkuji za odpověď. Ano, vaše odpověď bude uspokojena písemně. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Štětinu, který bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni Válkovou.

Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Fischerovou, která bude interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj. Prosím, máte slovo. Paní předsedající, děkuju za slovo. Týká se zákona o podpoře cestovního ruchu.

Já mám z toho radost.

Tím by mě velice potěšil. I já děkuji a prosím paní ministryni o reakci. Prosím, máte slovo.

Jsem velice ráda za to, na co se ptáte.

Co se týká mé podpory cestovního ruchu. Já jsem do médií již dvakrát na tiskových konferencích sdělila, že pro mě je cestovní ruch stejná priorita jako vše ostatní na Ministerstvu pro místní rozvoj, a pro mě je to nástroj regionální politiky. Další věc ohledně cestovního ruchu je věc týkající se CzechTourismu.